Stát v posledních pěti letech neustále ukrajuje ze svobody, vždycky pod dobrým důvodem přináší další a další regulace, další a další kontroly.

Tak abych nebyl obviňován, že tam hájím nějaké lidi, kteří tam přišli za vlády ODS. Nic z toho není pravda.